Děkuji za slovo. Já jsem tady chtěla reagovat na to, co tady řekl pan poslanec Stanjura. Určitě bych byla mnohem radši, kdyby vládou prošel návrh, který vlastně zafixuje navýšení důchodů průměrně o 205 korun na důchod na příští rok na principu, jako se to stalo pro rok letošní. Nicméně toto navýšení by činilo o 5,5 mld. více než to navýšení, které bude ze zákona. A protože je to velká částka a protože ve státním rozpočtu samozřejmě diskutujeme řádově o každém stu milionu, někdy i o řádově deseti milionech, někdy i o jednotlivých milionech, tak jako kompromis z té vlády vyšlo alespoň toto jednorázové navýšení. Takže tolik pro vysvětlení.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já dopředu připouštím, že to, co teď řeknu, je pohled z určité části spektra, z názoru na míru přerozdělování, nebo chceteli, rovnostářství v téhle zemi.

Kdybychom v rámci této schůze význam druhého pilíře, tzn. význam zásluhovosti, posilovali, tak bych rozuměl tomu, že tady máme jednorázový příspěvek všem stejně.

A říkáte tomu spravedlnost. Je to spravedlnost rovných žaludků. Nemá to nic společného s lidskou spravedlností, nemá to nic společného se slovem pojištění. Zdůrazňuji, že ten systém se jmenuje pojišťovací systém. Je to jenom prachsprosté populistické rovnostářství. Já si při té příležitosti nemohu nevzpomenout na jednoho v té době celkem sympatického ředitele břeclavské nemocnice v 90. letech, který v rámci pojišťovacích systémů horoval za zásluhovost, horoval za spravedlnost.

Prostě je to špatně. Je to nesystémové.

Je to demotivující! Proč mám něco platit, proč se mám snažit, když dobře vím, že pak někdy přijde Marksová, Sklenák a Janulík a přidají všem stejně. Pak dostanu přidáno úplně stejně jako ti, kteří platili. Jenom hlupáci tak jak vy rozhodujete, tak vy vzkazujete jenom hlupáci platili! Ti chytří neplatili a teď dostanou stejně jako ti, kteří platili. O tom vy teď rozhodujete, to pravděpodobně schválíte.

Prostě nejste schopní nalézt jakoukoli dohodu v rámci koalice. Jste totálně neakceschopní.

Jinak vy můžete za to, že to ti důchodci dostanou pozdě. Za to může vaše vlastní neschopnost. A my tu neschopnost nemíníme nijak tolerovat. Koneckonců myslím si, že následující body u finanční krize si zaslouží naprosto stejný komentář. Tam budeme také vetovat a také nezkrátíme lhůty. Nyní mám faktickou poznámku pana poslance Jaroslava Holíka a potom dvě přednostní práva pana zpravodaje a paní ministryně práce a sociálních věcí. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, poslouchal jsem příspěvek kolegy Kalouska prostřednictvím pana předsedajícího a podíval jsem se taky na tabuli. Jedná se o jednorázový příspěvek.

Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych taky reagovat na pana předsedu Kalouska. Je to vynikající řečník, ale dneska trošku víc demagogický. Souhlasil bych s tím, že tady ten jednorázový příspěvek je rovnostářský. A já jsem také říkal, že je to spíše státní sociální podpora než pojistný systém. Možná trochu jemněji jsem taky říkal, že nechápu, proč to projednáváme až dnes. Ale co se týká té spravedlnosti či nespravedlnosti, rovnostářství, solidarity toho prvního pilíře, víte, to je všechno o politickém rozhodnutí. My bychom museli začít, jestli je spravedlivé, že někdo bere deset tisíc měsíčně a jiný půl milionu měsíčně. Tam totiž vzniká v této nespravedlnosti založená ta spravedlnost v tom důchodovém systému. A jestli máme důchody od 5 tisíc do 50 tisíc, tak nemůžeme říci, že jsou rovnostářské. Kolik jich je? Není problém se podívat do výroční zprávy České správy sociálního zabezpečení. Takže ano. Jsou tady určité hranice. A ústavně jsme komfortní. Osobně si myslím, že druhý pilíř nezachraňuje zásluhovost. Máme tady i třetí pilíř.

Druhá věc je, proč tedy neinvestovat někde jinde, vždyť přece důchodový systém nemusí být zabezpečen jenom těmi pilíři. Vedle životního pojištění tady je celá řada produktů, které mají bankovní domy, ale taky nákup majetku a jiných možností.